Ano. Ale jenom bych chtěl dodat, že bod byl přerušen. Bod byl přerušen po úvodním slově ministryně financí.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, paní ministryně, vzhledem k tomu, že právě zpráva paní ministryně byla čtena už těsně před koncem, tak bych s dovolením byl možná trošku obšírnější, abych přečetl opravdu, čeho se tento návrh zákona týká.

Další věc.

Novela upřesňuje, že Česká národní banka má pravomoc vyžadovat informace potřebné pro výkon dohledu nad kapitálovým trhem od každého, tedy i od poskytovatelů veřejně dostupné telefonní služby.

Je to z důvodu neexistence databáze listinných korporátních dluhopisů bez prospektu.

A zároveň další změnou je uložení povinnosti emitentovi informovat investory v emisních podmínkách o tom, že Česká národní banka neposuzuje prospekt z hlediska obsahu, ale pouze kontroluje po formální stránce úplnost údajů, které jsou vyžadovány.

To tady zmiňovala paní ministryně.

Pro účely insolvenčního řízení se proto navrhuje výslovné přiznání procesní subjektivity všem podílovým fondům a podfondům ze zákona. To znamená, ty tak budou propříště samy subjektem insolvenčního řízení a výše uvedené negativní důsledky na investiční společnost nedopadnou.

Ex ante kontrola depozitářem, tolerance nevýznamných chyb v oceňování a outsourcing pro fondy kvalifikovaných investorů, shromáždění podílníků a adaptace zákona na některá evropská nařízení, která začala platit od působnosti a účinnosti toho stávajícího zákona.

Nyní dojde k tomu faktickému oddělení od klasického investičního zprostředkování a zároveň na druhé straně to zprostředkování doplňkového penzijního spoření.

To, co jsem říkal předtím, to oddělení tedy toho doplňkového penzijního spoření od investičního zprostředkování. A poslední zákon, který je dotčen, je distribuce pojištění a zajištění. Já jsem se to snažil takto shrnout. To znamená, je to tisk, který vypadá zdánlivě velmi složitě. Na druhou stranu jsou tam opravdu dvě, maximálně tři zásadní věci, které tady jenom chci vypíchnout.

Tak děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ano, paní poslankyně Kovářová se hlásí.